Pak jednoduše matematicky buď posuneme věk odchodu do důchodu na základě všech demografických ukazatelů, které budou průběžně k dispozici a mohou a musí se vyhodnocovat průběžně každoročně, klidně i častěji, to je jedno. Nejlépe na tom najít shodu napříč politickým spektrem, jiná cesta není.

Matematicky to jinak nejde.

Ony totiž byly dvě. Takzvaná malá důchodová reforma musela reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu, který rozhodl, že došlo k popření principu zásluhovosti u vysokopříjmových lidí, a bylo potřeba přepočítat důchody tak, aby byl kromě principu solidarity, který je samozřejmě správný v naší společnosti, zohledněn také řádně princip zásluhovosti. Při té příležitosti byla vytvořena tabulka, která samozřejmě není příjemná a která nám ukazuje, když chceme zachovat určitou výši důchodů, jakým způsobem se tedy má nebo nemá prodlužovat věk odchodu do důchodu. Anebo je to návrh pojďme si sednout ke stolu napříč politickým spektrem, vezměme v úvahu všechny ukazatele, které hrají roli v tomto důchodovém systému, a bavme se o reformě, která byla nějakým způsobem prohlasována a uvedena v život, a to byla takzvaná velká důchodová reforma, která umožnila snížení sociálních odvodů, což jsou vedlejší náklady práce, které jsou u nás velmi vysoké, a stejně jsou odváděny jako povinné, a možnost šetření, spoření těchto sociálních odvodů na individuální účty jednotlivých pracujících. Současná vláda tuto důchodovou reformu zrušila bez náhrady a neřekla, čím ji chce nahradit. Pokud se podíváme na demografický vývoj a situaci důchodového účtu, tak opravdu i v dnešní době, kdy samozřejmě deficit důchodového účtu je poměrně příznivější ale je tam než v dobách, kdy máme nižší příjmy do státního rozpočtu, a tedy i nižší odvody, přestože tato vláda zvyšovala minimální mzdu a odvody si tímto způsobem vlastně navyšuje, tak i při číselné řadě do budoucnosti zjišťujeme, že se může stát, že nejenom deficit důchodového účtu bude takový, jaký je teď, ale bohužel vzhledem k započítání demografické krize bude spíše vyšší.

Proto je celkem úsměvný pozměňovací návrh C1 a C2, který zakazuje využití rezerv na důchodovém účtu pro státní rozpočet, když tento je i v číselné řadě do daleké, až nedohlédnutelné budoucnosti takový, že ze státního rozpočtu sanujeme důchodový účet.

A bohatnutí společnosti, a tím i zvyšování důchodů se může dít pouze tím, že budeme podporovat výrobu se zvýšenou přidanou hodnotou, a tím nám potom bude stačit i valorizační mechanismus třeba na té jedné třetině, ve vazbě na jednu třetinu průměrné mzdy, protože bude bohatnout celá společnost. Pokud si toto neřekneme, tak postupně bude celá společnost chudnout. To je totiž ta pravda, které je potřeba podívat se do očí. Pokud se vrátím k samotnému návrhu této novely, tedy zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, jak jsem již řekla, bohužel vůbec nic neřeší. Pozměňovací návrh pod písmenem B pana kolegy

Dámy a pánové, důchodová reforma a důchodové systémy jsou velmi složitá a velmi důležitá součást politiky. A bylo by opravdu záhodno, kdyby politická reprezentace napříč politickým spektrem našla shodu na tom, jaké důchody budou mít nadcházející a budoucí generace našich dětí i těch dalších generací. Děkuji za slovo. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy ještě s přednostním právem je pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Znovu se ptám, jestli by mi mohl osvětlit, jak to je, proč musí takováto změna být podávána pozměňovacím návrhem, proč nemohla projít připomínkovým řízením. Prostřednictvím předsedajícího pane zpravodaji, to přece nemůžete myslet vážně, že jste na té reformě začali pracovat. To jsem něco nezaznamenala. Já se o tuto problematiku docela zajímám, ale musím říci, že důchodová komise ani nemá zadání, aby na důchodové reformě pracovala. To, co se teď děje, nemůžete přece ani vy nazývat reformou. To byste tady lhali sami sobě. Děkuji. Děkuji za slovo. Máte pravdu, že důchodová reforma se určitě nedá předkládat někdy během krátkého období čtyř let. Mě by zajímalo čím. Zastabilizování tím, že neděláme nic, si myslím, že nějaká zvláštní zásluha není. A to, že zastabilizování důchodového systému se může odehrát až za dvacet let, to je přesně ono. Tady je potřeba se shodnout na tom, jak budou tyto důchodové systémy stabilní za dvacet let!

Pokud se společnost nechce dohodnout, nedohodne se. To je svobodná volba.